Není to návrh, který by nějakým způsobem negativně dopadal na naše dopravce, kteří v regionech mají svá sídla firem, jezdí tam na konkrétní nakládky, konkrétní vykládky, těch se toto opravdu negativně nedotkne. Je to návrh, který zamezí, aby tranzitní doprava, především u zahraničních řidičů, směřovala na tyto komunikace, které jsou přetížené, dost často díky tomu ve špatném stavu, na náklady krajů, které ty opravy musí platit, nemají na to peníze a zhoršuje se bezpečnost provozu především pro obyvatele měst a obcí, kudy tyto trasy vedou.

Myslím si, že stojí za to to podpořit.

Faktická poznámka, paní poslankyně Langšádlová. Děkuji za slovo.

Děkuji. Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Brázdil. Děkuji za slovo. Opravdu se jedná o technickou.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan předkladatel?

Nicméně všichni jsou partneři a já bych chtěl říct: Ten pohled, že na silnici je králem řidič auta, je podle mě už zastaralý.

V případě odhlasování i neodhlasování čísla E6 je nehlasovatelný E8, protože jsou totožné.